Jinak jsem přesvědčený o tom, že když navalíte na ty prodejce nějaké povinnosti, které se budou týkat vztahu dodavatel podotýkám, že český dodavatel, nevím, co to je za termín. Náš pan ministr zemědělství neumí napsat, ani co to je česká potravina, natožpak aby věděl, co to je český dodavatel. Ptal jsem se ho tady, sami jste neslyšeli odpověď na to, proč tak nemá, proč to tak nedělá, proč to nemáme. Desítky milionů utracených za propagaci tzv. regionální potraviny, ale nemáme charakteristiku toho, co je to česká potravina, to náš pan ministr neumí. Ale na sebeprezentaci utrácet desítky milionů korun, to mu jde excelentně. Akorát, bohužel, se to jaksi míjí účinkem. Když má někde sedět a opravdu pracovat a vysvětlovat tady, k čemu je opravdu užitečný tenhle zákon, tak na to odpovědět neumí.

Jak je to úžasný!

To tady minule padalo. Mimochodem, české zemědělství, jakkoliv to mají těžké, tak má poměrně, řeknu, významné nebo každý rok zvyšující se zisky. A je to mimochodem proto, že se v minulosti nastartovalo právě toto. Podpora farmářů, farmaření, regionálních produktů ale ne sebeprezentací ministrů, ale konkrétními kroky. Ale dodělat vyhlášku, no to je katastrofa, to neumíme, to pan ministr prostě bohužel nezvládá. Méně byrokracie! Bavili jsme se o tom tady mnohokrát. Ale vůbec nic! Říká, že snad budou do podzimu příštího roku. No, doufejme! Tam je někde začarován pes a ne v tom, že budeme mít zákon, který přinese více byrokracie a ve finále se postaví proti těm, za které takzvaně tady dneska lobbujete. A abych upřesnil, máme před sebou faktickou poznámku pana poslance Urbana, dvě přednostní práva pana kolegy Kováčika a pana ministra zemědělství. A potom přihlášku pana poslance Pavery a Velebného. Tak, nyní pan poslanec Urban s faktickou poznámkou. Za prvé mi tady nikdo neodpověděl na to, proč se v České republice prodává horší zboží za víc peněz než v Německu nebo ve Francii. Já neříkám všechno, ale v potravinářském oboru je toho zboží poměrně dost. Tak zkuste mi na to odpovědět! Když si odpovíme na tu otázku, tak možná že budeme umět pokročit lépe dál.

A že není potřeba nic. No kdyby, proč máme normy? Technické normy. Proč máme normy na potraviny?

Jenže někdy to není na první pohled poznat. U těch řetězců to taky možná není na první pohled poznat, že chtějí okrást české občany v České republice, protože se chovají jinak, než se chovají v zemích, kde mají své matky. A jak jim to máme říct lépe než přitlačit je možná nějakým zákonem? Myslím si, že prostě jiná cesta není.

Prosím všechny, aby dodržovali princip faktické poznámky, to znamená reakci na vystoupení.

Já jsem říkal, že přesně tak to říká pan poslanec Urban. Říká: Já pořád čekám, kdy tlak zákazníků to upraví, a on to asi neupravuje, tak my to musíme za ty nekompetentní lidi udělat.

Ale prostě vstupovat do volných smluvních vztahů a myslet si, že tím něco upravím? Tam, kde skutečně tím pánem je trh a zákazník a odběratel?

Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Pan poslanec Bendl má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom v reakci na váženého kolegu Milana Urbana. Proč to tak je, že v Německu lidé kupují to kvalitnější zboží a podobně?

Od nikoho jiného než od místního sedláka nekoupí případně maso, chleba a podobně.

Pojďme se bavit, že bude méně řepky a více podpory potravinové produkce. A pak zkrátka už si to ten trh zařídí. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Paní a pánové, chce se mně doplnit, abych navázal plynule na tu dosavadní debatu ctěného pana kolegu Bendla, a od místního výrobce elektroniky si koupí a nikde jinde ledničku, televizor, mobil a podobně.

No právě proto, že to potravinářství, potažmo zemědělství je svého druhu zvláštní podnikání, ať se to komukoliv líbí, nebo ne, protože má dvě, řekněme, nepříznivé vlastnosti, které od ostatního běžného podnikání je odlišují, a to je obrovská potřeba kapitálu na velmi minimální výnosnost, za prvé, a za druhé, je to pod širým nebem.